Děkuji. Já tedy navrhnu... Tedy musím dát hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhla přerušení tohoto bodu.

Dobře, prohlašuji hlasování číslo 11 za zmatečné a udělím slovo k přednostnímu vystoupení zástupkyni předsedy klubu ODS paní poslankyni Janě Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Před chvílí jsme tady slyšeli od pana ministra obrany, že to neodpovídá tomu, co je skutečným stavem. Tak prosím pěkně, zase si tady neříkejme, že Černochová něco zdržuje. Jasně tady od pana ministra tato slova zazněla, a pokud tady členové vládní koalice nechtějí věřit tomu, co tady pan ministr řekl, je to váš problém. My jako opozice nesouhlasíme s tou procedurou a klub Občanské demokratické strany se bude zdržovat těch hlasování. Ale já jsem chtěla pouze pomoci tomu, aby pan ministr měl možnost tady před Poslaneckou sněmovnou říct, jaký ten stav skutečně je, a neblamovali jsme se. Ano, ještě s přednostním právem pan zpravodaj.

To za prvé. A za druhé bych chtěl připomenout a teď vidím, že to mělo hluboký smysl, když jsem doporučoval, aby se předsedající ptal ministrů u každého bodu na stanovisko.

Nejednáme o zákonu, jednáme o usnesení Poslanecké sněmovny, kterým o něco žádáme vládu nebo jednotlivé ministry. Nyní dám hlasovat o návrhu na přerušení tohoto jednání podle návrhu paní kolegyně Černochové v hlasování číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pokračujte dalším návrhem na usnesení, který jsme ještě neodhlasovali.

Ano, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro toto usnesení Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jednala s obcí VlachoviceVrbětice a dalšími okolními obcemi o využití areálu, aby převzala odpovědnost za způsobené škody včetně komplexního odškodnění fyzických i právnických osob.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Teď přejdeme na návrh poslance Zdeňka Soukupa, tedy na mé návrhy. V podstatě první dva body jsou takové, řekl bych, rámcové, které by měly být v každém usnesení.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh, pane poslanče.

Ano, čili to jsou trvalé informace.

Já to nechám dohlasovat... Prohlašuji hlasování číslo 18 za zmatečné. Já samozřejmě nemohu nahrazovat slovo zpravodaje, paní místopředsedkyně. Já vám dám slovo. Děkuji, pane místopředsedo. My jsme si před malou chvilkou odhlasovali nějakou proceduru. Ta procedura byla jiná, než nám teď pan zpravodaj čte ty tisky, protože čte dohromady dva návrhy usnesení.

O tom se mělo dát hlasovat. Pak se mělo dát hlasovat o druhém návrhu: I tak si Poslanecká sněmovna vyhrazuje pravidelné informace o odstraňování následků po výbuších, o vyšetřování jejich příčin atd. Pokud to tady v tom tisku nemáme uvedené jako dva návrhy na hlasování, předkladateli, resp. zpravodaji jsme odsouhlasili proceduru a nemůžeme to měnit za pochodu. Já vám sice rozumím, paní místopředsedkyně, ale je to tak, že pan zpravodaj přednesl oba návrhy. Přesto tedy dám hlasovat jednotlivě. To je samozřejmě vaše právo chtít hlasovat o obou částech zvlášť. Já uznávám námitku paní Černochové.